Děkuji velmi za slovo, pane místopředsedo.

Já si dovolím zareagovat na stejnou agendu, podobnou agendu, související agendu, a sice na manuál.

Ale začnu něčím, co se týká samotného obsahu toho manuálu.

A poslední související věc.

Možná vám to přijde komické, ale já ti schválně ty dotazy prostřednictvím pana předsedajícího přepošlu. Pan ministr Plaga bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

Každopádně k těm soutěžím, ač jsem velmi rychlý, mám minutu.

Neznamená to nějaký generální zákaz, ale jenom přizpůsobení situaci. Co se týká tanečních a dalších věcí, to skutečně, byť vzniká manuál, tak stejně jako hygienické standardy na školách v přírodě nejsou věcí Ministerstva školství. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré popoledne. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vystoupil nejenom k tématu návrhu zákona, který je zde předložen, ale vlastně k celkové situaci, která souvisí s tím, jak by měl být zahájen letošní školní rok.

Mohla být očekávána velmi razantní opatření, která by vyvolala veliké nároky na to, jakým způsobem bude organizace výuky zajištěna. Mluvíme třeba o příkladu Itálie v současné době, kde pravděpodobně bude školní rok zahájen tak, že bude každý žák sedět sám ve své lavici.

Ale ten manuál přináší podle mého názoru dvě základní dobré zprávy. Tou první zprávou je to, že školní rok v českých školách 1. září 2020 začíná ve standardním režimu, tedy že se nechystají žádná speciální opatření, že začne prezenční výuka tak, jak jsou na ni žáci zvyklí.

Byl to veliký problém, který se ukázal během jarní koronavirové krize, ať už se týkal vybavení škol, nebo vybavení v rodinách.